Další otázka jaké konkrétní kroky. Pod tím jednoduchým pojmem se skrývá doslova revoluce nejenom v odpadech, ale i v obalech, o kterých se budeme později bavit.

Vážení, před hlasováním bych vás chtěl ujistit, že v těch minulých letech se k zákonu o odpadech a k dalším zákonům vyjadřovaly doslova stovky lidí ze všech možných zájmových skupin. Nepřekvapím vás, když řeknu, že není možné všechny zájmy vyřešit a všechny potěšit, protože mnohé ty zájmy jsou zcela antagonistické.

Pro nás jsou klíčovým partnerem obce, to vás asi nepřekvapí.

To znamená, je tady spousta pozměňovacích návrhů, ale ty se hodně týkají jenom několika málo bodů. Já bych vás chtěl poprosit o podporu těch pozměňovacích návrhů, které jsou se souhlasem Ministerstva životního prostředí, protože nás vedou na cestu k oběhové ekonomice, k odklonu od skládkování, ale vedou nás na cestu reality, a ne na cestu zbožných přání, která bychom jenom slibovali, ale nemohli bychom je momentálně splnit. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo, ale bude nás informovat o hlasovací proceduře. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Já děkuji. Je to zejména proto, že na to je Dámy a pánové, prosím o klid. Procedura není jednoduchá a musíme slyšet, co nám pan zpravodaj říká.

Takže já bych přečetl navrhující změny. Pokusil jsem se zajistit, abyste to měli všichni na stolech. Oproti tomu, co máte na stole, tak v navrhovaných následných změnách je změna v bodě 1, který jsem tam musel dodat, protože jsem přišel ještě večer na jeden bod, který odpadl, a to je B1.

V hlasování číslo tři se doplňuje pátá odrážka, která zní:

V hlasování číslo devatenáct se na konci textu doplňuje druhá odrážka, která zní:

pokud bude přijat, je návrh K31 nehlasovatelný.

Dosavadní bod 43 se přečíslovává na 45. Toto byly změny dodatečné, drobné procedurální, které ovšem neovlivní samotnou strukturu procedury, ani to číslování, ani vzájemné provazy těch návrhů.

pokud bude přijat návrh A1, je návrh K12 nehlasovatelný

pokud bude přijat návrh D10, jsou návrhy A10 a C22 nehlasovatelné

pokud bude přijat návrh D15, je návrh A7 nehlasovatelný pokud bude přijat návrh D18, je návrh A9 nehlasovatelný

pokud nebyly přijaty návrhy D10 až D13 hlasováním číslo tři pokud bude přijat návrh A11, je návrh C23 nehlasovatelný pokud bude přijat návrh A17, je návrh C19 nehlasovatelný